Děkuji za slovo. Dnešním hlasováním by měla skončit cesta parlamentního tisku, který tady je přes deset měsíců. Jestli si dobře pamatuji, původně byl předkládán k urychlenému projednání a schválení, dokonce původně, úplně původně podle § 90, pak ve zrychlené lhůtě. Ukázalo se, že to skutečně není jednoduché. A na rozdíl od kolegy Kalouska, který si řekl, že je odpovědností pouze koalice, jak se tento problém rozřeší, tak já jsem poměrně bedlivě sledoval, jestli se podaří věcně problém zvládnout, protože ten problém není nový.

Zdá se, že ta vůle se vytrácí a že možná dnes něco bude přece jenom prohlasováno. Já připomínám, že tento tisk, tedy 414, protože tisk 415, který se měl speciálně věnovat pojišťovacím zprostředkovatelům, byl stažen a možná ještě v tomto volebním období ho uvidíme. Možná. Když vidíte ty komplikace, kdo ví, kdo ví.

Je to poměrně komplikovaná věc, a proto jsem doufal, že do toho vstoupí příslušní hráči tohoto segmentu a profesionálně to rozeberou.

Proto možná ty rozbroje, protože v tomto volebním období poslanecké návrhy, které nemají oporu v dostatečné odborné ani politické přípravě, padají pod stůl. Ale tady opravdu nejde o maličkost.

Já jsem v druhém čtení, tedy v opakovaném druhém čtení, upozorňoval, že když už nad tímto tiskem trávíme tolik měsíců, tak že se dostáváme do pásma, kde původně proponovaná účinnost této normy vlastně už začíná být nereálná.

Ta samozřejmě v té oblasti při té tvrdší regulaci způsobí, že možná ten segment trhu se začne chovat konzervativněji, a proto ty tklivé příběhy řadových pojišťovacích makléřů či agentů, kteří možná v uplynulém týdnu za vámi chodili a líčili vám, že jim hrozí, že přijdou o práci.

Ono to ne vždycky skloubit jde a za těchto podmínek vůbec ne. A to je možná jádro těch stesků. Ale ono se tady hrálo řekněme rámcově asi o 5 mld., ta hra se hraje mezi velkými a menšími pojišťovnami, mezi těmi, kteří zastřešují ty pojišťovací zprostředkovatele a nějak nám z té rovnice vypadl ten klient.

Je tady návrh z původního druhého čtení, kdy rozpočtový výbor podpořil rozpočtový výbor, a poměrně široce, tedy nejenom koaličně podpořil návrh kolegy Šincla, o který se pak strhla bitka. Proto se opakovalo druhé čtení. A aby nebyla bitka, tak v opakovaném druhém čtení vznikl kompromis. Koneckonců přihlásil se k návrhu předseda rozpočtového výboru. Tento návrh je poněkud jednodušší, pasáž zastropování provizí z toho vypadla.

Takže to odborné i politické porozumění bylo ještě před čtrnácti dny. Takže teď je samozřejmě na každém z vás, zda to porozumění se vypařilo a proč, anebo zda toto částečné řešení, ať už je to varianta B, tedy ta kompromisní, nebo ta původní varianta z jara 2015, je pro vás dostatečně přijatelná. Tolik mé úvodní slovo a věřím, že už podruhé budu vystupovat už jenom k pořádku, tedy k postupu hlasování.